Česká republika v současnosti také již plní národní emisní stropy platné k roku 2020. Proto bych vás znovu požádal o podporu těchto uvedených protokolů, které podpoří snahu mezinárodního společenství prosadit v globálním měřítku přísnější požadavky na omezování a snižování těchto škodlivých látek, které opravdu ve většině případů jsou velmi toxické a mutagenní. Děkuji vám. Já vám děkuji. Ptám se stejně. Má zájem o vystoupení ještě k této věci? Tak prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Prosím.

Ano, nebo ne. Nebo zda to může mít nějaké dopady na český průmysl. A pak jsem se ptal, zda to, kdybychom to neratifikovali, omezí nějak ostatní signatáře. Tak aspoň ty dvě otázky. Já to teď nebudu opakovat.

A čím je to důležité? Tak tu debatu nechci opakovat.

Opravdu mi stačí velmi stručné odpovědi. Já vám děkuji. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Prosím, pane ministře. Děkuji. Já se jenom velmi, opravdu stručně, pokusím odpovědět panu předsedovi Stanjurovi. Je to tak, že dopady na českou ekonomiku nebo české podniky by neměly být opravdu žádné, protože my máme vlastně požadavky, které vyplývají z těchto protokolů, už zachyceny v naší národní legislativě. Dokonce i schváleny těmi novelizacemi a jsou součástí tedy jak legislativy Evropské unie, tak dokonce v některých případech Česká republika historicky už má přísnější požadavky, než od nás vyžadovala Evropská unie. Takže tohleto pro nás nebude žádné omezení.

Tak počet smluvních stran třeba od toho protokolu o těžkých kovech je 33 a z toho vlastně členské státy již ratifikovalo 21.

Já vám děkuji, pane ministře. Přikročíme tedy k hlasování o navržených usnesení. Budeme hlasovat usnesení zahraničního výboru podle sněmovního tisku 734/2. Končím hlasování.

Výborně. Ptám se, kdo je. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím tento bod.